Já se pouze táži, zda pan navrhovatel to vnímá stejně. Bylo schváleno usnesení. Prosím. Já jsem chtěla všem kolegům a kolegyním i všem, kteří se podíleli během těch několika málo hodin, co nás dělilo od včerejšího odpoledne, kdy jsme tento bod zařadili na program, tak jsem všem chtěla moc a moc poděkovat. Vážím si vaší podpory. Já vám také děkuji. Končím projednávání tohoto bodu. Než budeme pokračovat, přečtu omluvy.